Vážený pane premiére, pane ministře, kolegyně, kolegové, děkuji vám za pozornost a chtěla bych poprosit v nějaké závěrečné řeči pana ministra školství, případně zdravotnictví, jestli by mohl říct, co si on o tom mém návrhu myslí a jestli by něco takového bylo reálné. Děkuji za pozornost. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Já vám děkuji za slovo.

A je to teď současný stav otázka, která je podle mě velmi důležitá, a je potřeba, aby si toto vláda a jednotliví ministři, zejména zdravotnictví a školství, vyjasnili, kdy se tedy a za jakých podmínek děti vrátí zpátky do lavic. Takže asi ta největší výhrada tímto směrem, my jsme skutečně žádali, a nejsme to my, Piráti, ale aby byla ta komunikace nadále jasná a srozumitelná. S tím souvisí i to, že ti rodiče, děti, učitelé či ředitelé musí v předstihu a přesně vědět, za jakých podmínek se budou moci vrátit žáci fyzicky do škol i jak takový návrat bude vypadat. Zda bude například vláda nadále zásobovat školy ochrannými pomůckami, jestli se budou omezovat počty dětí ve třídě a podobně. Protože těch modelů je celá řada, jak se to vyučování dá kombinovat.

Takže to je ta první věc, za jakých podmínek a v jakých režimech by se žáci vraceli do škol a od čeho se toto bude odvíjet, jestli to je to pouhé R, nebo sledujeme i nějaké další parametry.

To, že v takovém mezidobí dokonce exekutoři zabavovali počítače, které byly určeny k domácí výuce, tak to je jiná, a doufám, že se nám to podařilo už tady ve Sněmovně vlastně tím schválením vyřešit. Není úplně běžné, že rodiny mají dva tři počítače.

Je vidět, že se to nepodařilo zkonsolidovat, takže jednak ta metodika by měla být asi silněji prezentována a pravděpodobně by si zasloužila i pravidelnou podporu. Pokud třeba ta rodina doloží, že mají doma někoho z rizikové skupiny, například babičku, tak by měli mít žáci možnost se v zájmu ochrany vzdělávat i nadále na dálku, pokud bude docházet k nějakému rozvolňování, tak aby tato možnost byla zachována. To by mělo platit i pro celé třídy se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

V neposlední řadě nelze ani zapomínat na pracovníky ve školství, kteří mají malé děti, kterým by vláda mohla nějakým způsobem pomoci zajistit hlídání. Já jsem se tady snažil vypíchnout ty zásadní body. Jsou to tři jednotlivá usnesení, která potom mají jednotlivé body. Poslanecká sněmovna I. byla ve vazbě na vývoj epidemiologické situace stanovena a zveřejněna kritéria, na jejichž základě bude obnoven či omezen provoz škol a školských zařízení; II. byla zajištěna jednotná a srozumitelná komunikace kroků vlády ve věci zajištění výuky, provozu škol a školských zařízení a v dostatečném předstihu tak, aby na přijatá opatření mohly školy, školská zařízení a veřejnost adekvátně reagovat. Ukládá vládě České republiky I. nadále zajišťovat zásobování ochrannými prostředky a rouškami do škol a školských zařízení, kde není v tuto chvíli omezen provoz; II. zajistit péči o děti pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, kteří se podílejí na zajištění výuky a provozu škol a školských zařízení; III. zajistit formou nařízení efektivní a bezúplatný převod vyřazené ICT techniky těch počítačů, popřípadě dalších částí, z úřadů a veřejných institucí na základní a střední školy za účelem zajištění distanční výuky, a to pro žáky, kteří nemají přístup k online výuce v důsledku nedostatečného technického zázemí. Ono už to probíhá, ale dle zpráv z terénu to není dostatečné, a tady vidíme prostor zejména pro to, že skutečně ty počítače se odepisují, jsou funkční, jenom už zamortizovaly a dají se vyškrtnout z majetku těch úřadů.